Toť vlastně vysvětlení, jak to všechno vzniklo.

Je to čistě vyslyšení toho hlasu lidu, těch lidí, kteří opravdu nevědí, co bude dál, a nevědí, jak to přežijí. Tuhle cestu, kterou jsme zvolili všichni společně, považuji za velice správnou. Děkuji, to bylo závěrečné slovo. Ano, prosím, samozřejmě máte tu možnost. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jen velmi stručně.

To je zásadní rozdíl.

Další věc je, že velké nebo všechny firmy bez ohledu na svou velikost, si mohou odložit na tři měsíce pojistné. Mohla bych hovořit o jiných programech v rámci celé vlády, ale budu se soustředit pouze na MPSV.

Velmi děkuji. Děkuji a s přednostním právem se přihlásila paní předsedkyně Pekarová Adamová. Děkuji za slovo.